Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokračujeme v dnešním svolání mimořádné schůze, jsme v bodu vládního návrhu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Já ale v tuto chvíli nevidím žádného pana ministra, takže dovolím si v tuto chvíli přečíst omluvy.

Takže to byly všechny omluvy. Protože v tuto chvíli opravdu nevidím žádného ministra, tak si dovolím v tuto chvíli přerušit schůzi na pět minut z důvodu toho, že není přítomen žádný ministr.